Navrhujeme to v prvé řadě pro starosty a hejtmany. Platí to v Německu, v Polsku, na Slovensku, platí to ve Spojených státech, platí to ve Švýcarsku, v mnoha zemích. A právě ta odvolatelnost politiků je tady přece namístě.

O to už se tady snažím dlouhá léta a pořád se nemůžeme dobrat k návrhu, který by odešel z Poslanecké sněmovny.

Tento zákon platí v Rakousku, v Dánsku a mnoha dalších světových zemích. Místo toho se tady hádáte.

Máme tady také ten náš klíčový návrh o tom už jsem mluvil ve svém vystoupení na přímou hmotnou odpovědnost politiků a všech, kdo v exekutivě hospodaří s veřejnými penězi. Mám na mysli hejtmany, ministry a další. Přímá hmotná odpovědnost. A proč to nemůže mít hejtman, ministr a další lidé, co přímo hospodaří s veřejnými miliardami? A právě proto, že tento náš návrh odmítáte, je to nejdůležitější protikorupční návrh, tak právě proto tady dokola řešíme zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, což je také téma dnešní schůze. Je opravdu s podivem, že některé strany takzvaného demagogického bloku blokují tento návrh a zároveň tady hovoří o nějakých zjištěních Nejvyššího kontrolního úřadu.

Za prvé se bude bát krást a za druhé ti méně schopní už do té funkce ani nepůjdou. Odmítnou ji sami.

Tím bychom vyřešili i politické trafikanty a politické nominanty. Ostatně, jak jsem se dočetl, to předvádějí Piráti na pražském Magistrátu. Místo odborníků politické nominanty a spolustraníky dávají do vedení městských firem.